V současné době již veškeré relativně přísné požadavky splňujeme, jak pokud jde a to zejména o trestní zákoník, tak pokud jde o trestní řád.

Zatímco cílem úmluvy je vždycky vytvořit určitý rámec, právní rámec, pro potírání toho kterého jevu, zde počítačové kriminality, prostřednictvím harmonizace prvků skutkových podstat v oblasti počítačové kriminality, aby bylo možné zajistit postih pachatelů, stanovení nezbytných vnitrostátních vyšetřovacích pravomocí v oblasti zejména zajištění důkazů například v elektronické podobě a při vyšetřování počítačové kriminality, zavedení pohotového a efektivního režimu mezinárodní spolupráce ve vztahu s trestným činem, které souvisejí zejména s těmi moderními informačními technologiemi. Cílem dodatkového protokolu je harmonizovat trestní právo hmotné pro účely potírání šíření rasismu a xenofobie na internetu a zlepšit mezinárodní spolupráci v této oblasti. Čili v podstatě jde jak obecně o výměnu zkušeností, tak konkrétně o spolupráci na jednotlivých případech. Jak jsem říkala v úvodu, všechny legislativní možné, potenciální, skutečné překážky odpadly, my ho můžeme s klidným svědomím podepsat konečně.

Děkuji, paní ministryně. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Děkuji, pane předsedo.

Tudíž mi nezbývá nic jiného, než podpořit její projednání na zahraničním výboru. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji i končím. Závěrečná slova? Nikdo nepožaduje. Budeme tedy hlasovat. Jiný návrh nepadl. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali zahraničnímu výboru, a končím bod 43.